Hezké, dobré odpoledne, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci. Přeji vám dobré zažití po obědě. Budeme pokračovat v bodu 9. Než však tak učiníme, dovolte mi, abych přednesl omluvy, které máme.

Nacházíme se v obecné rozpravě, kdy nejprve tady mám faktickou poznámku, kterou bychom měli pokračovat, pana Jiřího Zlatušky. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

Nemá se to dělat.

Pan poslanec Jandák se vzdává ve prospěch pana kolegy Birkeho. Děkuji panu poslanci Jandákovi. Nyní pan poslanec Birke. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji mnohokrát. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, vážená vládo, já se omlouvám, doufám, že moje vystoupení nebude takové nesourodé.

Pár poznámek.

Co bude s lidmi, kteří jsou nepřizpůsobiví?

Přesně tak.

Děkuji planu poslanci Birkemu. Volný, pardon, omlouvám se panu poslanci, není Pilný, je Volný, nezlobte se, prosím. Děkuji. Už to neudělám. Nicméně ten příměr byl skutečně jenom jako příměr, nebylo to myšleno konkrétně na žádnou dámu. Toť vše. Děkuji vám. Děkuji panu poslanci Adamcovi. S další faktickou poznámkou prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Já vás chci ujistit, že nápady, které tady padly jak od pana kolegy, tak od vás, nějaká ta registrace hráčů a vlastně i z druhé strany samozřejmě, je to velice chytré.

A samozřejmě samovolně z menších lokalit automaty, respektive výherní terminály, budou odcházet, protože se prostě těm hospodským, těm malým, nebudou vyplácet.

Děkuji panu poslanci. Pokud nevidím již žádnou další faktickou poznámku, prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

Dovolte mi jenom krátkou poznámku k předcházející diskusi.